Potom k tomu růstu.

Zadlužil nás o 90 mld. Nasekal dluhy za 165 mld.

To nemohu, protože mám dva přihlášené. Kdybyste byl jenom vy, tak bych to samozřejmě respektoval. Vážené kolegyně a kolegové, to, co tady představuji, je faktická poznámka, takže na rozdíl od předřečníka pana poslance Laudáta se budu držet faktů. Není mi známo, že by ministr dopravy předchozí nebo tento nevyčerpával alokované peníze. Sedím ve Státním fondu dopravní infrastruktury a ta data tam prostě nejsou. Není mi známo, že by zákon, který upravil výkup pozemků, zpozdil výkup pozemků.

Pak další fakt. Bylo by dobře, kdyby se podíval do sjetiny o hlasování, než vysloví nějaké věci, které se nezakládají na faktech. Potom pokud se týká rozpočtu na vědu, výzkum a inovace, tak bych jenom konstatoval, že je to otázka toho, jak efektivně se tyto peníze využívají. Už jsme tady o tom mluvili. Máme teď ve Sněmovně zákon 130 a já předpokládám, že za pomoci opozice se nám podaří do něj prosadit věci, které velmi výrazně ovlivní efektivní čerpání těchto prostředků. Také bych chtěl podotknout, ačkoliv je to marginální, že tato vláda měla poprvé odvahu založit Národní inovační fond, který bude pracovat na principu venture kapitálu.

Takže držme se faktů, nikoliv klišé, která tady byla vyslovena. Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Nyní faktická poznámka Františka Laudáta a poté pana vicepremiéra a potom pana poslance Stanjury. K panu ministru financí.

Vy máte velký růst, který se zřejmě už příští rok možná nebude opakovat.

A k tomu, co říká pan kolega Pilný. Tak já nevím. Co se týká inovačních center, tak místo abyste chytili tuto příležitost, že v tuto chvíli a já jsem nebyl protagonistou této výstavby a budování z evropských peněz za každou cenu faktem je, že ale máme teď nejmodernější výzkumnou infrastrukturu v Evropě a vy, místo abyste k tomu aktivně přistupovali, tak děláte audity, co zavřete a co ne. Protože pan vicepremiér změnil svou přihlášku na přednostní právo, nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou, poté pan vicepremiér s přednostním právem. Děkuji za slovo.

Nijak mě to netěší. To je něco jiného. Já jsem ovšem připravil soutěže za 4 mld. pro přípravu.

Čili myslím si, že tady takové svým způsobem demagogické řeči není dobré prezentovat, protože to rozhodně není pravda.

To si myslím, že také je jistý nezanedbatelný údaj. Takže měli bychom se víc držet faktů než tady vykládat nějaké smyšlenky. Děkuji za pozornost.

Já jsem neříkal místo toho, že jste přemýšleli a přemýšleli jste nahlas, která zavřete a která nikoliv. Tak tam padaly takovéto ne tedy od Bělobrádka, ale od aparátu, když zdůvodňovali to navýšení rozpočtů nebo finančních prostředků pro Úřad vlády.

Já jsem řekl, vy jste přemýšleli, tak se podívejte, co váš vicepremiér říkal.

Já děkuji panu Laudátovi za ty rady.